Děkuji.

Pane předsedající, děkuji za slovo.

V reakci na pana ministra financí, no, tahle přestřelka přece začala tím a tím my se vlastně okrádáme o ten čas v opozičním okénku když pan ministr vystoupil a řekl, že jsme na to měli osm let, že jsme nic nedělali a že to prostě neschválíte, že to spadne pod stůl a udělá to vláda. A na to logicky, samozřejmě se přihlásili kolegové a reagovali.

To by prostě neprošlo, to tak je.

Děkuji. Pan poslanec Foldyna, také k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl obrátit na pana ministra Stanjuru, prostřednictvím vás, a na klub ODS. Chtěl bych se obrátit na své kolegy z poslaneckého klubu Starostů.

My už žádný čas nemáme. My chceme nějakou zákonnou normu. Starostové ve Šluknovském výběžku před patnácti lety poslali desatero. Ano, sociální demokracie nic neudělá, já jsem taky odešel. Chápu, že to jinde není tak zásadní problém, ale u nás na severu Čech ten problém zásadní opravdu je.

Prosím vás, pojďte to projednávat. Děkuji, že jste mě vyslechli takhle. Děkuji vám. Další k faktické poznámce pan ministr Stanjura.

Nestěžoval jsem si, popsal jsem stav, nestěžoval jsem si.

To není dobrá cesta. I pan poslanec Foldyna byl nějakou dobu členem té vládní strany. To znamená, to, že po třech měsících se chce na to podívat, přijít s něčím, my neříkáme, že to nebudeme řešit, nic takového jste od nás nemohl slyšet. A k panu poslanci Volnému má pravdu.

A byl to váš ministr vnitra, který to bojkotoval, vaší vlády, tak nám nevyčítejte, že to nechceme dělat.

Já jsem stejně jako pan poslanec Foldyna, prostřednictvím pana předsedajícího, z Ústeckého kraje. Já bych taky velice uvítala a poprosila vás o to, abyste tento zákon postoupili dál. V každém případě bych chtěla promluvit k panu poslanci Bauerovi, prostřednictvím pana předsedajícího jistě jste se nepodepsal pod něco, co by mělo být paskvilem, a nemá smysl čekat na něco nového. Věřím tomu, že jste erudovaný člověk, a když někam dáte svůj podpis, tak si za tím stojíte. Takže věřím tomu, že tento návrh, který tady je, je určitě vyprecizován. Děkuji.

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrh zákona na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými.

Takže stručně a krátce, kvůli Pirátům nadále dochází v České republice ke zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými a opravdu obrovské množství českých občanů na to každodenně doslova doplácí svým životním komfortem ve městech a obcích po celé republice.

Rád bych zdůraznil, že tento náš návrh neohrozí žádného slušného a poctivého člověka, který prokazatelně potřebuje od státu finanční pomoc.